Děkuji.

A omlouvá se paní poslankyně Urbanová mezi 14. a 19. hodinou z důvodu jednání. S další interpelací ve věci zákona o státní službě vystoupí poslanec Ivan Bartoš, který byl vylosován na druhém místě. Připraví se poslanec Vlastimil Válek. Dobré odpoledne všem. Děkuji za slovo.

Proč? Tato novela zcela jednoznačně posiluje politický vliv ve státní správě a mezi státní zaměstnance vnáší nepřiměřený pocit nejistoty i demotivace. Navrhovaná úprava totiž podstatně zvyšuje riziko odvolávání nepohodlných státních zaměstnanců, kteří jsou zkušení a imunní vůči politizaci své práce. V neposlední řadě tento návrh zvyšuje vliv vlády na náměstka pro státní službu a státního tajemníka a znemožňuje u vybraných pozic podat námitku proti služebnímu hodnocení. Z toho všeho vyplývá, že novela jde proti cílům služebního zákona, kterými bylo odpolitizování státní správy a její následná profesionalizace. V této souvislosti vás chci požádat o zodpovězení následující otázky: Jakým způsobem vláda reagovala na zmiňovanou kritiku Evropské unie, Odborového svazu státních orgánů a organizací i České pirátské strany? Protože tento dotaz již zazněl zde dříve. Děkuji. Já také děkuji.

Když jsme nastoupili, naše koaliční vláda 2014, tak nám bylo řečeno, že pokud chceme čerpat evropské peníze, tak to musíme udělat. Já samozřejmě zásadně odmítám tu vaši tezi, protože si myslím, že jsem byl jasným příkladem ministra financí, který nikdy neměl na Ministerstvu financí nikoho z hnutí ANO.

Dokonce naše vláda má teď nevím, kolik máme, asi 9 ministrů, z toho 6 nejsou členové hnutí ANO.

A když máte podřízeného, který nefunguje dobře, který způsobil i škodu, tak mi zkuste vysvětlit, jak ho máme vyměnit. My jsme s Evropskou komisí mluvili xkrát. Až jsou to všechno nesmysly.

Protože nejvyšší úředník pan Postránecký je víc než vláda. Víc! A, tady je pan ministr.

Dokonce i nominuje náměstka. Bez něho! Na co je tam ten ministr? Takže státní služba se nám nepovedla. Samozřejmě my chceme mít kvalitní lidi ve státní službě. Kvalitní lidi.

Proč by měla být státní správa v pozici, že to jsou nadlidi?

... nám způsobil i ztrátu peněz, tak samozřejmě my jsme chtěli jenom poprosit, abychom po nástupu ministra aspoň jednoho úředníčka, když nefunguje, mohli vyměnit.

Já děkuji panu premiérovi.

Ale ta má otázka zněla jinak, pane premiére.

Tak jestli tyto výhrady paní ministryně Dostálová, která tam byla, nebo vaše vláda jako celek nějakým způsobem reflektovala. Jestli je odpověď na tuto kritiku, jestli se to promítlo do vaší novely zákona o státní službě. Děkuji. Slovo má pan premiér.

A my jsme to konzultovali. Evropská komise má nějaké postavení a my určitě chceme, aby se změnilo, aby nám všechno nediktovali.